Děkuji, pane předsedo. A Evropská unie je taková, jaké jsou národní státy. Tak děkuji. Nikoho nevidím, sloučenou rozpravu končím. Už jsem skončil rozpravu, pane poslanče. Tak prosím.

Bohužel ta rozprava měla i edukativní část pro nás všechny, jak by neměla podle mého názoru taková rozprava s různými invektivami, urážkami, které nejsou hodny nejenom této Sněmovny, ale vůbec veřejné diskuse, vypadat.

My jsme vlastně neměli a nevedli jsme tady debatu o lásce, která sama o sobě je úžasnou hodnotou, a já k ní chovám velký respekt, je to jedna ze základních hodnot naší civilizace, kultury a společnosti, ale ani jeden z těch návrhů, ani novela občanského zákoníku, ani novela Listiny základních práv a svobod, není meritem obsahu o lásce jako takové.

A já jsem řekl, a znovu to zopakuji, víme, že skutečně některá práva v rámci občanského zákoníku, v rámci civilního práva skutečně naplněna nejsou. Ale pak je férové říci: pojďme toto napravit.

Podle našeho názoru tyto hodnoty je třeba chránit před tou relativizací. Proto jsme tento tisk nakonec předložili a jsme rádi, že se ta debata vede, a věřím, že ji povedeme i následně na výborech při těch jednáních v tom duchu, jak jsem říkal a jak jsem také navrhl prodloužení lhůty i k tomu, abychom si mohli vyžádat stanoviska odborníků. Já vám děkuji.

Slyšeli jsme příběhy různých lidí, za což děkuji. Aspoň vidíme, co se v tom našem světě děje.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Já k tisku 211 bych chtěla tady zdůraznit, že byl podán návrh na zamítnutí a zároveň také návrh na prodloužení lhůty o 20 dní, tedy celkem na 80. Děkuji.